Ale není to dobře. My ten princip odmítáme. Obecně si myslíme, že pokud stát zřizuje různé fondy, které jsou mimo státní rozpočet, že to není dobře, že to nepřispívá k průhlednému hospodaření státu. Dneska není čas na to debatovat o tom, co s fondem dopravní infrastruktury, fondem životního prostředí, fondem rozvoje bydlení a podobnými, které máme vedle rozpočtu, a i debata o jejich rozpočtech probíhá jakoby mimo zájem ať už nás, nebo médií.

Děláme to najednou. To si nemyslím, že je dobře.

Říkáme tím, pokud to schválíme, že ti, kteří podávají sportku, nepáchají takový hazard jako ti, kteří podávají kurzové sázky.

Ale pokud mám správné informace, tak například prvních třicet dnů, když někdo hraje nebo sází na internetu, tak se vlastně neověřuje ani totožnost.

Rovnou říkám, že je to těžký problém, kde se velmi těžko bude hledat řešení. Navíc víme, že některé členské země Evropské unie tohle ani řešit ve skutečnosti nechtějí. Chci připomenout věc, kterou jsem říkal, když jsme debatovali i vládní návrhy zákonů.

Připomínám, abychom se pobavili i o jiných dávkách, těch nenárokových, nemluvím o nárokových, abychom přemýšleli o tom, aby například ti, kteří mají exekuce, nemohli hrát minimálně technické hry. Není pravda, jak zaznělo tady v rozpravě od pana ministra financí, už jsem nestačil minulý týden reagovat, že nevíme, kdo má exekuci.

Věřím, že najdeme i takovou formulaci, aby ti, kteří jsou v exekuci, především platili své dluhy. Až zaplatí své dluhy, když budou chtít hrát, budou zletilí a splní ostatní zákonné podmínky, tak mohou hrát. Pokud nevyrovnají své dluhy, tak by hrát neměli. Pokud neplní svoje povinnosti, neplatí alimenty, neměli by mít přístup k tomu, aby peníze, které mají dát na nezletilé dítě, mohli vůbec hodit do nějakého automatu. Takže děkuji za podporu. Nevím přesně, kdy bude probíhat podrobná rozprava. Kdybych tady čirou náhodou nebyl, tak poprosím některého z kolegů, aby se k tomu číslu přihlásil.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Omlouvám se, je zde faktická poznámka pana poslance Šincla. Prosím, vystupte. Já bych možná, pane předsedající, využil svého přednostního práva zpravodaje, abych i reagoval.

Chápu to, že tady spousta kolegů neví přesně detaily, ale tak to přesně je.

Podle názoru Ministerstva financí taková změna by vyvolala nutnost podstatné změny konstrukce odvodu, která by vyžadovala jednak zásadní úpravy informačního systému správce daně, změnu formulářů odvodového přiznání a nutnost změny softwaru poplatníků odvodů.